Abych to ilustroval na jednom konkrétním příkladu.

Týká se to zejména Polska, Rumunska a Bulharska, pak o trochu méně Maďarska, na Slovensku také to má určité dopady, ale ten největší zásah co do objemu produkce, která zůstává na území daného členského státu, je Polsko. Jsou určité odhady, že to, co překročí ukrajinskopolskou hranici, že zhruba jedna třetina zůstává na polském území. Ale o tom problému polští představitelé vědí již tři čtvrtě roku a lze to i nějakým způsobem dohledat v monitoringu tisku. Je tomu tak. Děkuji, pane ministře, za odpovědi.

Děkuji a je zájem i o doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

Nejvíce kontrol provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Knechtová, která interpeluje pana ministra Rakušana. Paní poslankyně, prosím. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, měla jsem tu možnost osobně se zúčastnit jednání ve věci rušení pobočky České pošty.

Je patrné, že v úvodu bylo rozhodnutí pobočky zrušit a následně se hledaly argumenty pro tento postup.

Lidé pochopí smysluplné změny prováděné logicky v postupných krocích, předvídatelně, ale tohle je pravý opak.

Děkuji a nyní má slovo pan ministr. Děkuji.

To určitě není jediné kritérium.

Mám dokázána i města, kde k těm změnám samozřejmě došlo, ale to už je skutečně rozhodnutí a činnost managementu České pošty, kde si naopak myslím, že politický zásah v tomto není správný.

Pobočky byly zrušeny vždycky pouze a jenom tam, kde pobočková síť je stále zachována a dostupnost služby zachována.

Já mimochodem projektu Pošta Partner obecně věřím. Na druhou stranu mu úplně nevěřím v téhle podobě. Vy určitě víte dobře, že Pošta Partner ze zákona, z toho, jak je to definováno, musí obsáhnout stejné penzum služeb jako Česká pošta kterékoliv jiné pobočky.